Vážené paní kolegyně, páni kolegové, požádám sněmovnu o klid. Já ještě počkám. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Návrh náleží do širšího rámce strategických cílů vlády v oblasti eGovernmentu, zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, demokratizace výkonu veřejné moci a boje proti korupci. Cílem návrhu je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů. Ministerstvo vnitra již nyní ve spolupráci s partnery projektu, mezi kterými je i Poslanecká sněmovna, intenzivně pracuje na implementaci tohoto zákona cestou projektu eSbírka a eLegislativa. Projekt je kofinancován z prostředků Evropské unie a pro jeho úplné zavedení do praxe je třeba přijmout též navazující změny dalších právních předpisů, které jsou předmětem tohoto návrhu.

Návrh přináší především nezbytné změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu a zákona o Ústavním soudu. Dále provádí technické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

Závěrem bych rád upozornil, že obdobný návrh již byl v minulém volebním období schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou a stal se součástí zadání technického řešení projektu.

S ohledem na tuto skutečnost je tedy nezbytné schválit nový, právě předkládaný návrh změnového zákona k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se domnívám, že projekt eSbírka a eLegislativa je jeden ze zásadních projektů eGovernmentu a tento změnový zákon v podstatě napravuje problém, ke kterému došlo v minulém volebním období, protože v minulém volebním období byl předložen zákon o Sbírce zákonů, který prošel, který byl schválen, který platí a který od data účinnosti přikazuje určité povinnosti vyhotovování nebo tvorby legislativních dokumentů v elektronické podobě, ale nebyl už přijat ten změnový zákon, protože ten změnový zákon se zasekl v Senátu, přičemž Senát požadoval, aby se prodloužila doba v Ústavě, kterou má Senát na projednání zákonů. Tam se to zaseklo a s koncem volebního období Poslanecké sněmovny ten zákon v podstatě spadl pod stůl, protože se tam neaplikoval potom ani člunek. Každopádně výsledek je rozumný ten, že vláda předložila nový zákon změnový. Ten zákon, jak již bylo řečeno, obsahuje i novelu jednacího řádu Senátu, to znamená, ten zákon musí být schválen Senátem. Protože nás tlačí doba účinnosti, která je uvedena v tom původním zákoně o Sbírce zákonů, tak je potřeba do nabytí účinnosti toho původního zákona přijmout i tento zákon a získat pro něj souhlas Senátu. My jsme v rámci podvýboru pro digitalizaci justice a eSbírku diskutovali třikrát problematiku elektronické Sbírky zákonů, dostáváme pravidelné zprávy od Ministerstva vnitra, v jakém stavu je ta implementace, zatím to vypadá, že se to daří, a současné jsme taky jednali s Kanceláří Poslanecké sněmovny, z čehož vzešlo nějaké doporučení k úpravám, které by měly být provedeny v tom, řekněme, zadání informačního systému, případně změnovém zákonu. Toto doporučení projednal ústavněprávní výbor, projednal ho organizační výbor Poslanecké sněmovny a předpokládáme, že se to promítne do změn, které budou načteny prostřednictvím ústavněprávního výboru ve druhém čtení. Jinak se domnívám, že tento zákon by měl být schválen. Je potřeba naopak apelovat na to, aby byl schválen, rychle nabyl účinnosti, tak aby se stihla samozřejmě prodloužit ta doba nabytí účinnosti, než se nám aktivuje ta doba, která je uvedena v zákoně o Sbírce zákonů. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, je trochu složité vystupovat k prováděcímu zákonu o Sbírce zákonů v situaci, kdy jej zastupuje pan ministr kultury.

Současně si myslím, že ten projekt od začátku byl připraven tak, že na tom mají jasno a nepochybně připraveno vládní úřady, nebo alespoň se tak tváří. Komunikace s Poslaneckou sněmovnou a Senátem běžela velmi sporně. Snad se v průběhu posledního tři čtvrtě roku rozběhla, ale opravdu tam naskakují některé problémy. Znovu to bylo zmíněno na posledním setkání ústavní komise této Sněmovny, respektive komise pro Ústavu této Sněmovny a komise pro Ústavu Senátu, kde senátoři upozorňují na to, že pokud by to mělo běhat tímto navrženým systémem, tak opravdu jejich lhůty na projednávání případných pozměňovacích návrhů k tiskům, které jim odešle Sněmovna, se ještě dramaticky zkracují a stávají se fakticky neaplikovatelnými. Ten samý problém trochu existuje v rámci Poslanecké sněmovny. Velmi intenzivně o něm diskutujeme i s naší legislativou a snad se nám ho podaří vyřešit, ale jde o to, aby zůstala oběma komorám kontrola nad tím, co vkládají za pozměňovací návrhy do systému, aby to nebylo tak, že správcem je Ministerstvo vnitra a fakticky Ministerstvo vnitra je ten, kdo rozhoduje o tom, kdy a v jakou vteřinu je vloženo do systému a jaký návrh je vložen do systému. To je pro nás podle mého názoru nesmírně podstatné, abychom to byli my, kdo si udrží kontrolu nad tím, jaké případně návrhy chce podávat, jestli ty návrhy jsou kompatibilní s navrženým návrhem zákona, ale současně abychom to byli my, kdo rozhodne. V tuto chvíli už je to můj návrh a tento návrh já chci předložit a vím, že je správně.